Dále byl stanoven cíl, respektive omezení pro biopaliva pocházející z potravinářských a krmných plodin. Jedná se o takzvaná biopaliva první generace.

Pro správné fungování modulu pro naplňování požadavků a cílů energie z OZE v odvětví dopravy budou muset být vhodně nastaveny tři oblasti: oblast zajištění energie, oblast informační a oblast finanční, kdy všechny tyto oblasti budou vzájemně provázané s kontrolními mechanismy ze strany kontrolních orgánů státní správy.

Proto je nutné v případě využívání biometanu v dopravě nastavit vhodnou kombinaci povinností a podpory. A jaké jsou principy nastavení podpor? Je to za prvé podpora výroby biometanu.

Jejím primárním cílem bude zlepšit ochranu životního prostředí prostřednictvím zvýšení výroby obnovitelné energie ve formě pokročilého biometanu pro dopravní účely. Cílem navrženého opatření je vytvoření podmínek pro dosažení cíle Evropské unie v roce 2030 ve výši 14 % spotřeby energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy a v rámci tohoto cíle i dílčího cíle, článek 25 odst. 1 směrnice pro pokročilý biometan. Opatření rovněž přispěje k dosažení celkového vnitrostátního cíle v oblasti obnovitelné energie a v perspektivě i cíle roku 2050 a dekarbonizaci tuzemského plynárenství.

Metodika stanovení výše zeleného bonusu bude odrážet i vývoj tržní ceny záruky původu certifikátu. Podpora bude poskytovaná do doby, než dojde k odpisu výroby. Výše podpory bude zároveň podle pokynů ke státní podpoře Evropské unie v oblasti životního prostředí a energetiky meziročně upravována na základě monitoringu nákladů na pořízení paliva a ceny zemního plynu a jejich změn.

Operátor trhu. Provozní podpora biometanu, zelený bonus, má za cíl aktivovat jak zatím nevyužitý potenciál biometanu ve zcela nových výrobnách biometanu, tak konverzi, přeměnu, současných méně efektivních výroben elektřiny využívajících bioplyn na výrobu biometanu.